Ministerstvo má podle této předlohy možnost, stejně jako krajské a obecní úřady, opatřením obecné povahy omezit z důvodu bezpečnosti návštěvníkům lesa vstup do lesů.

Poskytují se zejména na obnovu lesních porostů, to znamená přirozené zmlazení i výsadby, zajištění a výchovu lesních porostů, šetrné technologie pro hospodaření lesa a tak dále.

Smluvní jednotky jsou nově rozděleny na kalamitní, postkalamitní a nekalamitní s rozdílným přístupem k zadávání veřejné zakázky.